Předmětné rozhodnutí nejvyššího státního zástupce pana Zemana je právně nekvalifikované, účelové a politicky motivované.

Ano, tlačili na něj ze všech stran.

To ale není pravda. Nejvyšší státní zástupce totiž při aplikaci tohoto usnesení učinil chybu studenta druhého ročníku právnické fakulty.

Můžeme si udělat takový výlet do monitoringu nejvyššího státního zástupce.